Cílem dohody FATCA a předkládaného provádějícího zákona je především posílení boje proti daňovým únikům a zefektivnění mezinárodní spolupráce na poli výměny informací. Návrh zákona umožní České republice naplňovat mezinárodní závazky, předat je dohodou FATCA, které by bez provádějícího zákona nemohly být provedeny.

Zákon zároveň umožní českému správci daně přijímat údaje o účtech českých daňových rezidentů u finančních institucí ve Spojených státech amerických a využívat je při správě daní a boji proti daňovým únikům.

Nepřijetí zákona by velmi negativně ovlivnilo mezinárodní renomé ČR jako země, která proklamuje cíl efektivně bojovat s daňovými úniky.

Hrozí, že české finanční instituce budou z obavy před touto srážkovou daní postupovat podle dohody FATCA i bez výslovné právní úpravy a budou tak porušovat české právní předpisy, zejména na ochranu osobních údajů a bankovního tajemství.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře, a prosím paní zpravodajku, paní poslankyni Miloslavu Vostrou.

Druhá věc.

K tomu právě má sloužit tento vládní návrh, aby tyto údaje byly ochráněny, aby to bylo všechno v souladu s českou legislativou. Týká se to i bankovního tajemství, sdělování informací atd. Mé trošku pozvednuté obočí bylo nad § 90, ale samozřejmě pragmaticky si uvědomuji, že je potřeba tento návrh schválit, takže jako zpravodajka doporučuji rovněž tento vládní návrh, tisk 330, schválit. Děkuji paní zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu. Zeptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak. Závěrečná slova pana ministra, popř. paní zpravodajky nejsou požadována. Vzhledem k tomu, že nezazněla námitka proti projednávání podle § 90, tak nyní rozhodneme o pokračování projednávání tohoto návrhu.